Zdá se, že zde těch 101 hlasů není. Ano, jsou takové věci.

A já jenom vyzývám pana předsedu vlády Babiše, aby příště uvažoval v tomto směru. Ale v tomto smyslu není.

Já vám děkuji, pane poslanče. S přednostním právem pan předseda Chvojka. Děkuji za slovo.

Ale chtěl bych se zmínit o tom, o čem už mluvil pan kolega poslanec Jurečka, to je ta zmíněná novela zákona o státní službě. Tak za prvé zřizuje Generální ředitelství státní služby, které by mělo spadat pod Úřad vlády, to znamená pod premiéra.

Nyní od ANO je to velmi velký názorový veletoč, protože jeho vyjednavači tehdy nechtěli, aby státní služba spadala pod Úřad vlády. Podobně tehdy hnutí ANO pod vlajkou a za pomoci Rekonstrukce státu protestovalo proti časovému omezení vedoucích funkcí.

Myslím si, že to ani není slušné vůči těm připomínkovým místům.

Já vám děkuji.

Takže prosím o odpověď, protože mě to velmi zajímá. Já vám děkuji.

Ohledně připojení k té žalobě. Pan ministr Brabec je zásadně proti. Je to návrh pana ministra průmyslu. My o tom budeme diskutovat a já víceméně pocitově podporuji pana ministra Brabce, ale vláda rozhoduje ve sboru, jak jste nás učili.

To není vláda, my jsme se k tomu postavili, protože si myslíme, že ty náhrady nebyly správné, a tady Sněmovna rozhodne. A ohledně zákona o státní službě.

Tak si to trošku připomeňte. A je to také návrh. Zajímavé by bylo vidět, kolik a kteří funkcionáři za kterou stranu nalezli do státní správy předtím, než ten zákon začal platit.

Ohledně důvěry jsem pana poslance úplně nepochopil Byla to jen faktická poznámka. Faktická poznámka pan poslanec Marek Benda, poté paní poslankyně Valachová, poté pan poslanec Jurečka. Prosím.

Platila možná, kdybychom ji připustili, pro ten minulý návrh.

To je prosím opravdu věcný nesmysl. Děkuji za pozornost.